A další skutečnost k zamyšlení stran navýšení příjmu státu z mýta. Mohlo by být realizováno zvýšením tarifů za kilometr, které stále patří k těm nejnižším v Evropské unii.

Teď si ještě neodpustím takové futurologické okénko aneb dlouhodobé řešení systému mýta podle Pirátů.

Přitom by Ministerstvo vypracovalo věcný záměr zákona o mýtném, který bude především upravovat principy a dlouhodobou koncepci zpoplatňování silniční sítě v České republice, principy výpočtu kilometrické sazby tak, aby rozumně reflektovala situaci v Evropské unii, opotřebovávání infrastruktury, technologický rozvoj a ostatní faktory. Za druhé, Ministerstvo by zpracovalo technologickou studii realizovatelnosti systému beznákladové varianty mýtného systému vycházejícího z technologického rozvoje. Tady ta myšlenka vychází z toho, že do pěti, deseti let z každého automobilu bude v podstatě informační uzel.

Vizí je, aby mýtný systém v České republice byl realizován pouze jakousi aplikací do tohoto systému, jakousi naprosto beznákladovou verzí, kdy nebude třeba udržovat drahý systém distribuce palubních jednotek a dalších. Ta technologie umožňuje všechno, co od výběru mýtného požadujeme, a v ideálním světě, z mého pohledu, by mýtný systém byla jenom jedna aplikace, kterou si řidič stáhne a jede. Do deseti let totiž předpokládám, že jak mikrovlnný, tak ale i satelitní systém bude koncepčně morálně zastaralý, tudíž nevidím důvod v tom, proč bychom před koncem životnosti obou systémů, které bych řadil spíše do 20. století, měli měnit jeden za druhým. Děkuji vám za pozornost. Dobré dopoledne. Prosím, máte slovo.

Neexistuje žádný nástroj, jakým to můžete legálně udělat. Předpokládal jsem a předpokládám, že Poslanecká sněmovna stále trvá na tom, abychom jednali podle zákona, a toto fakt udělat nešlo. Jestli takový nápad máte, on to sice popisoval Kapsch velmi pečlivě a některé věty, které jste tady četl, tak jako by vypadly z projevu této firmy, ale řekněme si na rovinu, to zásadní, co tam Kapsch říká, tam bylo, že velmi cudně zamlčel, jakým způsobem bychom servisní smlouvu s ním udělali na dalších pět let. To je první věc. Druhá věc, když jste říkal, že tento systém, co máme, je podmnožina toho, který už tady máme, ona to není pravda.

Je to opravdu nový systém a není to nic starého.

Představa, že všechny vozy budou tím informačním centrem posílat všechny informace, od toho jsme ještě setsakra daleko, a než se k tomu dostaneme, to bude docela složité.

Děkuji.

Asi se na tom pracuje. Prosím, máte slovo.

Dneska ho má úplně každý.

Máte slovo.

Nechci prodlužovat, jenom úplně poslední a krátká věta. Navrhoval jsem to a vláda mě poslala pryč, že chce soutěž na mýto. Děkuji. Není další zájem o vystoupení.